Předložený vládní návrh je naprosto účelovým materiálem, ze kterého jako pověstná sláma z bot čouhá bezbřehá a špatně skrývaná touha úplně dobýt a ovládat obě velká veřejnoprávní média, a to i za cenu pošlapání práv veřejnosti, například práva sdružovacího, které je i právem ústavním a které by mělo být univerzální. Toto právo nám říká, že občané se mohou volně sdružovat do různých spolků, organizací, nejen do politických stran, a nejrůznějšími způsoby pak ovlivňovat veřejný život a podílet se na něm, pokud dodržují ústavu a zákony, a mají přitom mít naprosto rovnocenné podmínky pro uplatňování právě tohoto sdružovacího práva. A vláda tady najednou přichází s omezením, že kandidáty do veřejnoprávních mediálních rad budou moci napříště navrhovat pouze organizace, právnické osoby, které existují minimálně 10 let. Co to má znamenat? Proč? Občané a spolky, například různé sociální, dobročinné organizace, ale i sportovní svazy nebo vysoké školy, které existují třeba 8, 9 let a mají za sebou úctyhodnou práci, jsou méněcenné podle této vlády? To je něco hrozného. Čím se vlastně diskriminovaly ty organizace, které tady fungují 8, 9 let? Co udělaly? Proč mají jiná práva než organizace, které tady fungují 10 a více let? To prostě nevím a nedokážu to pochopit, je to podle mě naprosto účelová věc. Ale senátor, který bude ve funkci třeba měsíc a kterého volilo například 5 % oprávněných voličů v jeho volebním obvodě, ten televizní a rozhlasové radní volit může. Jsou to jednotky tisíc, které volily senátory, jednotky tisíc lidí, občanů České republiky, ale ti můžou.

Kdyby současná vláda nebyla pokrytecká, může si transparent se stejným nápisem roztáhnout i zde ve Sněmovně, ve vládních lavicích nebo tady v lavicích Fialovy vlády za mnou. Ale Českou televizi a Český rozhlas v plném rozsahu financují všichni občané České republiky, ať už mají momentálně jakékoliv politické názory, takže tyto instituce patří jim, jenom občanům České republiky, a jen oni a jejich volení zástupci v hlavních českých volbách, což jsou jednoznačně volby do Poslanecké sněmovny, které jediné mohou dát skrze poměrný volební systém objektivní obraz o rozložení politických preferencí všech občanů, mají právo tato veřejnoprávní média kontrolovat a svrchovaně o nich rozhodovat, nikoliv party nevolených politických aktivistů, politicky prověřených anebo jednobarevné pětikoaliční mediální vlády.

Je to tak, pane ministře. Děkuji. A my můžeme přistoupit k dalším přihlášeným v obecné rozpravě, kde máme pana poslance Jana Lacinu, a připraví se pan poslanec Radek Koten posléze. Prosím, ujměte se slova. Dobré odpoledne přeji, děkuji za slovo.

Tím prvním hlavním kritériem je nezávislost, to znamená, že aktuální vládní většina se nemůže dobýt do České televize tak snadno.

Ten důvod je v zásadě jednoduchý. Dneska skutečně tato vláda má většinu v obou komorách Parlamentu, ale jak víme z historie, tato situace se může přebarvit velmi rychle, Senát obvykle reaguje na složení Poslanecké sněmovny a naopak, čili tyhlety dvě komory dost často stojí proti sobě, a to je právě ten důvod, proč my dnes činíme tento krok, a doufám, že to oceníme v blízké anebo vzdálenější budoucnosti.

Dnes děláme první krok. Doufám, že tentokrát ho dovedeme do úspěšného konce, do konce tohoto roku bychom rádi udělali ten druhý krok.

Prosím, ujměte se slova.

Já samozřejmě s touto novelou, malou novelou zákona o České televizi, nesouhlasím, mám s ní problém, několikrát jsem tady s ní kriticky vystupoval. Nakonec samozřejmě máme tady vládní koalici.